Děkuji.

Děkuji.

A teď mi dovolte věcně k návrhu státního rozpočtu.

Také děkuji.

Máte slovo, paní poslankyně. Zdravím zde přítomné členy vlády, své vážené kolegyně a kolegy.

Dám příklad takových souvislostí. Jsou to sociální a zdravotní zařízení.

Takovouhle perspektivu, takovouhle provázanost bych si přála od naší vlády. Já zmíním ještě dvě. Zmíním vzdělávání, kdy zase víme, že to, v jakých podmínkách lidé žijí, zásadně určuje i to, jaké jsou perspektivy dětí, které v těch podmínkách vyrůstají.

Třeba dám příklad.

Poslední souvislost, kterou chci významně zmínit, je k tomu bydlení. Zase když se podaří lidi vrátit přes stabilní bydlení do systému, do toho, aby mohli chodit do legální práce a fungovat, tak se nám to všem vyplatí. Naopak je velmi tristní, že u nás vlastně není upraveno to, co mají obce ve vztahu k bydlení zajišťovat. Vlastně není absolutně jasné, kdo má dělat aktivní bytovou politiku. A nic z toho není adresované. Já chci upozornit, že žijeme zkrátka v zemi, že i když máte třeba třetí stupeň invalidního důchodu, tak nemusíte mít víc než příspěvek na živobytí 3 400 měsíčně a stejně nemusíte vůbec mít slevu na dopravu, nemusíte vůbec dostat ani možnost té slevy. A v takto nesystémové zemi, zemi, která prostě nechává propadnout lidi nelogickým způsobem, se snažím pozměňovacím návrhem alespoň dvě věci o něco napravit, zmírnit.

Máme oficiální číslo, že 80 % těch rodin pak po roce v tom bytě stále bydlí a nejsou potíže.